Tak tohle nikdo nerozporoval. Když by se program měnil, byl by chaos ve Sněmovně špatně.

Když je stanoveno opoziční okénko já znovu říkám, jsem toho příznivcem a trvale to podporuji, tak právě z úcty ke kolegům, včetně kolegů z ODS, jsem říkal: Dobře, napřed opoziční okénko a pak jsme ochotni, když je to důležité, tak nám nevadí, že budeme jednat i večer. A zjišťuji, že je to opět nedůstojné. Tak já nevím. Já klidně změním návrh na to, ať je to první bod toho dne, kdy je opoziční okénko.

Pane předsedo, jenom se zeptám, zda to mám chápat jako návrh, to znamená, že modifikujete svůj návrh na pevné zařazení na 19. hodinu tak, aby to bylo 9. 2. jako první bod.